Dali jsme ten návrh, aby byl schválen v prvním čtení. Velmi prosím, aby to vláda neodmítla, aby k tomu dala minimálně neutrální stanovisko, abychom toto opatření ve Sněmovně udělali. Co jim chcete vzkázat? A chci se zeptat, pane premiére a pane ministře vnitra i pane ministře zdravotnictví podařilo se nastavit nákup ochranných pomůcek tak, že podporujeme domácí firmy? Ale bohužel ne od výrobců. Proč? Proč platíme po šesti měsících opět stejnou daň a stejnou chybu vůči Číně?

Nejenom řešení důsledků, ale odstraňování příčin. Pane ministře zdravotnictví, prosím, dejte vzkaz i mnoha lidem, kteří se na mě obracejí, jak to bude s bohoslužbami.

My nevíme, jak dlouho to bude trvat.

Děkuji moc za pozornost. Další s přednostním právem vystoupí paní předsedkyně Pekarová Adamová.

Od pana premiéra mi chybí omluva, protože to je on, který nese plnou zodpovědnost za vládu, její kroky a její selhání.

Ta nepřipravenost během letních měsíců, kdy byl relativně klidnější průběh epidemie, ta nás teď dohání.

Ano, pan premiér. Ta omluva je tedy namístě, protože lidé jsou tím, co se děje, velmi krutě postihováni, ať už ti, kteří jsou přímo nemocní, a doufejme, že mrtvých nebude tolik přibývat, ale samozřejmě i ti ostatní, kteří jsou omezováni všemi možnými opatřeními, a to ještě další mají přicházet. Další, co mi chybělo, bylo jasné zdůvodnění toho, že když uděláme kroky, které omezí někoho v jeho výdělečné činnosti, ať už je to podnikání, nebo je to živnostník, který se teď živí na volné noze, kdokoli, ať už jsou to zaměstnanci, tak že zároveň přijde pomoc, že tady bude mechanismus, který bude okamžitě spuštěn, a neznamená to, že omezíme například, jak už to je dnes, otevírací dobu restaurací, hospod a dalších podniků, ale budeme se tvářit, že už jsme pomohli v minulosti dost.

Předkládáme ho v tomto týdnu.

Je to jasně zákonem daný mechanismus, který dá všem jistotu, že pokud dojde k jakýmkoli restrikcím a opatřením, která budou mít dopad na podnikání, na živnosti lidí, tak zároveň stát podá okamžitě pomocnou ruku, bude mít tu povinnost.

Pojďme jim dát alespoň tu jistotu, ale samozřejmě zároveň i pomoc. Já vás žádám, abyste zároveň zveřejnili data, informace, jak pracujete s pandemickým plánem České republiky.

Nebylo podle něho postupováno ze začátku roku, když už epidemie byla v okolních státech, když už byla na všech kontinentech, a dodnes se podle něj nepracuje. Chci znát informace, proč tomu tak je a kdy to bude napraveno. Zároveň vás žádám, aby už se nestalo to, co se děje bohužel i po nástupu nového ministra zdravotnictví, že jsou ve veřejném prostoru, v médiích publikovány polotovary. Nejsou to hotová rozhodnutí, ale je to jenom jakási úvaha. Dám příklad konkrétně z víkendu, kdy došlo k tomu, že v jednom diskusním pořadu pan ministr říká: mohli bychom školy zavřít do středy, anebo taky v pátek, a také budou menší možnosti se shromažďovat, buď dvacet, nebo deset lidí maximálně. To jsou přece polotovary.